Takže nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslance Ondřeje Profanta, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Dobrý podvečer, vážení kolegové. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj návrh doporučil s jedním drobným pozměňovacím návrhem a to je vrácení dobrovolné otázky na náboženskou víru.

Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám dva přihlášené poslance. Jako první vystoupí pan poslanec Radek Koten a připraví se pan poslanec Martin Baxa. Dobrý den, dámy a pánové.

A ten se mění takto: